Také děkuji. Prosím. Děkuji za slovo.

Takže oni to velice podporují...

Já jenom zopakuji jednu věc. Prosím vás, odmysleme se teď od těchto věcí. Já jsem se od nich musel odmyslet nejvíc, protože na rozdíl od vás já dělám svoji volební kampaň v těch vinohradech. A já se budu zodpovídat osobně těm lidem, kteří mě znají, a budu se zodpovídat těmhle vinařům.

A já chci říct, že nemůžeme teď v tuto chvíli měnit pozměňovací návrh tím způsobem, že by tam ty třetí třídy byly z toho vyňaty. A já proto, že tato věc a tento zákon umožňuje, aby tito lidé, kteří to myslí třeba i v dobrém, aby mohli tady v tuto chvíli přijít o život, tak proto vám zdůrazňuji, abyste skutečně pro tento zákon nehlasovali, a naopak, abyste ho aktivně přehlasovali, protože je zapotřebí 101 hlasů, aby tento zákon neplatil. A prosím vás, vezměte mě a znáte mě, víte o mně, já skutečně budu dělat kampaň v Jihomoravském kraji, do Jihomoravského kraje patřím. A prosím vás, i kdyby to byl jeden život, tak mně to stojí za to, abych teď ztratil ty hlasy některých vinařů, kteří mě pravidelně volí.

Prosím. Já se obávám, že ta debata se opakuje a příznivci nuly nám tady vlastně přepisují černé scénáře, a dobře to popsal pan kolega pan poslanec Blaha. Ale když už se bavíme o účastnících silničního provozu, tak my přece máme účastníky silničního provozu, kteří mohou legálně požívat alkohol. Nikdy vám opilý chodec neskočil pod auto? Buďte rádi. Mnohým se to stalo.

Jak to, že to v Německu jde? Ne na silnici třetí třídy! Na dálnici! My jsme horší? My Češi jsme horší než Rakušané a Němci? Uvidíte, jak dopadnete. Takže ten návrh není nijak extrémní, je rozumný.

Senátní verze nám připadá lepší, sněmovní verze je lepší než stávající stav. Takhle jednoduše to je.

Prosím. Vadí mně přílepky. To jsem pochopil, že je špatná věc. Je faktem, že přibývá těch, kteří mají vážné zranění, a za vinu je alkohol.

Na Západě je zcela běžné, že tam stojí policista a chrání zdravotníky, u nás ne.

Ale vadí mně pokrytectví, že bojujeme za nulovou toleranci, aniž by kdokoliv tuto... nebo kdokoliv... aniž by se to v praxi dodržovalo. To mně na tom vadí! Všechny ty ostatní argumenty, které jsou ze západní Evropy, s těmi naprosto souhlasím a jsou to fakta.

Totéž vodáci.

Prosím. Já jsem k tomuto tématu už několikrát vystupoval, tak dneska to vezmu stručněji.

A pak k těm samotným cyklistům. Já bych se vsadil, že jsem poslanec, který má zdaleka nejvíc kilometrů na kole najeto za rok tady, a řeknu...

Těch půl promile alkoholu nic moc není.